To za prvé.

Přece sami cítíte, že v tom je jednoznačné neefektivní nakládání s finančními prostředky. Já jsem chtěl, aby tady byl ministr dopravy, protože ta čísla má. Oni dobře vědí, jak efektivní to je, když se soutěží údržba komunikací, a jak neefektivní to je, když to dělají kraje, aniž by se kohokoliv musely ptát, vlastními prostředky, a nemusely to soutěžit.

A znovu zdůrazňuji, nejde o žádné mimořádné situace, na které stát má dostatečnou legislativu, aby byl schopen si pomoct, nebo kraje, nebo obce. Prostě je to falešné, to, co tady říkáme, a není to pravda. Děkuji. Další faktické poznámky: nyní pan poslanec Pilný, po něm pan poslanec Adamec. Děkuji za slovo, pane předsedající.

Nemáme ta čísla z Ministerstva dopravy. Takže já opravdu souhlasím s názorem, že není absolutně žádný spěch.

Děkuji za pozornost. Já vám také děkuji. Nyní pan poslanec Adamec a připraví se pan poslanec Šidlo s faktickou poznámkou. Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, kolegyně, kolegové, já ke kolegu Šidlovi vaším prostřednictvím. My tady nezpochybňujeme ten fakt, aby se súsky mohly účastnit na správě těch komunikací.

To znamená, my říkáme, ať se účastní a nechci komentovat, co jste říkal předtím, protože skutečně to nevím ale ať se účastní, ale v rámci řádného výběrového řízení. Já vám také děkuji. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Šidlo, připraví se pan poslanec Běhounek.

Ale tady jde o něco jiného.

Tam ze zákona není možnost tu činnost oddělit. Tak pokud by soutěžily, a ony vlastně nemohou soutěžit, protože to správcování skutečně jim nepřináleží. Takže nezpochybňuji soutěže. A prosím, poslouchejme se, tady jde o vyjmutí určité části povinností správce, aby kraje se mohly toho zúčastnit a tu činnost mohly dělat i nadále. Já vám také děkuji. Nyní tedy pan poslanec Běhounek a připraví se pan poslanec Stanjura s faktickou poznámkou.

Ano, kraje byly vyloučeny z možnosti přihlásit se do údržby.

A podívejte se, jak to dopadlo ve Zlíně a v jiných záležitostech.

Samozřejmě říkám tady zcela otevřeně, že se kraje také nezhroutí, když se tak nestane, ale naopak, jak je tady tvrzeno, bude to mnohem dražší, bude to s nutností nakoupit novou techniku, nové záležitosti, to všechno, co dneska kraje jsou schopny poskytnout. Děkuji. Nyní pan poslanec Stanjura, připraví se pan poslanec Bendl s faktickou poznámkou.

Zkušenosti byly veskrze pozitivní.

To za prvé. Druhá poznámka. Pánové tady říkají, že kraje nemohou soutěžit. A kdyby obsahem tohoto zákona bylo jenom toto legislativní zpřesnění, tak asi není problém.

Tak zopakujme druhé čtení, opravte ten návrh zákona tak, aby ta možnost bez soutěže, bez soutěže to dělat, vypadla, a pak ta debata bude mnohem jednodušší.

To je všechno.

Na čem my se neshodneme s vámi, je ta možnost to dávat bez soutěže. Tak pokud říkáte, že se chcete soutěžit, tak pak se ten zákon dá upravit a dá se poměrně jednoduše schválit, si myslím, výraznou většinou v Poslanecké sněmovně. Já vám také děkuji. Nyní pan poslanec Bendl.

Protože podle mých informací jste se tím zabývali.